Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prosím o klid v sále a budeme pokračovat. Souhlasím, pane místopředsedo, přesně tak. Budu velmi stručný.

To znamená, tato čísla jasně ukazují, že je potřeba v této oblasti přijmout důležité zákony.

Děkuji za slovo. Děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 316/1. A já prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Libor Turek, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové.